Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsem rád, že konečně došla debata na rodinu, na důchody a tak dále. Já osobně jsem čekal, že zde bude přihlášeno více diskutujících. Je to tím, že je to opravdu téma, které mě bytostně zajímá, a proto si také dovolím k tomu říct něco svého, i když také jen obecně. Naše hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že rodina a její efektivní podpora musí být absolutní státní prioritou. Toto závažné téma si již dávno zasloužilo rozsáhlou debatu napříč politickými stranami stejně jako třeba důchodová reforma.

Mladí oddalují sňatky, bojí se založit rodinu a mít děti, mnohdy se rozcházejí po prvních problémech, které přijdou. V první řadě nedosáhnou na hypotéky, a tím pádem ani na bydlení. Pokud se má situace mladých zlepšit, je třeba, aby stát přistoupil k několika základním krokům. Za prvé je třeba poskytovat levné, nebo dokonce i bezúročné půjčky všem, kteří se rozhodnou založit rodinu. Za druhé je třeba začít stavět startovací byty pro mladé rodiny s dětmi formou státních dotací přímo obcím, které by se o tuto výstavbu postaraly.

Tím by se časem uvolnily byty, které obzvlášť osamělí starší lidé už stejně nejsou schopni financovat jinak než tím, že si odříkají vše ostatní včetně jídla. Stejně jsou na tom i matky samoživitelky. Těch by ale díky dobré politice státu mohlo časem podstatně ubývat. Slevy na daních jsou další správný krok, protože sleva se vždy týká jen těch, co poctivě pracují. Daň z převodu nemovitostí musí být zrušena. Naopak zavedení poplatku za vklad do katastru nemovitostí dva tisíce korun bylo naprosto zbytečné, brutální, protirodinné opatření. My musíme do budoucnosti našich dětí, a tím vlastně i do našeho stáří investovat. Rozdávat můžeme, ale musíme na to prostě mít prostředky, a to zajistí jenom funkční společnost. Šlo by takto debatovat mnohem déle, ale nechci zdržovat. Za naše hnutí mohu slíbit, že budeme prosazovat a podporovat jednak opatření, která jsem zde uvedl, ale i každý další zákon, který podpoří mladé rodiny s dětmi. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, vážení kolegové, já nechci opakovat ten obecný obsah, který tady velmi brilantně popsal a seznámil vás s ním kolega Marian Jurečka. Já bych chtěl jenom ještě jednou zdůraznit a připomenout, že v České republice patří pracující rodiny s dětmi bohužel k jedněm z nejvíce diskriminovaných skupin. Paradoxně vlastně čím více mají rodiče dětí, tím více musí pracovat, a když se podíváte na tu křivku příjmů, tak ta razantním způsobem klesá. V okamžiku, kdy má rodina dvě respektive tři děti, tak její příjem už je často nižší, než je tomu třeba například u důchodců. Já jsem přesvědčen o tom, a KDUČSL proto dlouhodobě se snaží změnit postoj společnosti vůči rodinám s dětmi, ony ty rodiny jsou právě nejvíce znevýhodněny u toho důchodového systému. Když si promítnete, kdy byl zákon o důchodovém pojištění tady otevřen, tak některá z těch opatření, která jsou v této komplexní novele, v tomto balíčku jakési minirodinné důchodové reformy obsažena, tak jsme se snažili tato opatření už dostat do těch projednávaných novel. Bohužel se nám to opakovaně nedařilo. Když se podíváte na tento jednoduchý graf , tak tady vidíte ten rozdíl například mezi výší důchodů žen a mužů. Rozdíl tam je okolo dvou tisíc korun. A je to dané jenom tím, že maminky část svého produktivního věku věnovaly výchově dětí, tedy těch, kteří dneska ten průběžný systém drží. Uvědomme si, že v tom je mimochodem také budoucnost udržitelnosti veřejných financí u nás, tady v České republice. Bohužel ta čísla jsou neúprosná.

Taková výše porodnosti bohužel není nikde v Evropě. A to my na tom ještě nejsme nijak špatně. Nicméně pořád to nestačí. Já myslím, že právě rodiče, rodiny s dětmi si naši podporu zaslouží.

Týká se to například podpory započítávání doby studia a tak dále. Jsou tam opatření, která nejsou rozpočtově nějak dramatická. Pak jsou tam samozřejmě opatření, která nákladná jsou. To nepopíráme. Já bych trochu rozporoval částku, která je uvedena v tom nesouhlasném stanovisku vlády, protože podle našich propočtů to zdaleka není tak dramatické, jak uvádí vláda, jak uvádí paní ministryně financí.

My jsme skutečně připraveni, a já bych chtěl požádat Sněmovnu, protože věřím, že všem vám jde o rodiny, všem nám jde o naši budoucnost, všem vám jde o pracující to chci podtrhnout, bavíme se o pracujících rodinách, pracujících rodičích. My jsme ochotni k razantním ústupkům. Ale stejně tak jsme přesvědčeni o tom, že některá ta opatření, která jsou stejně důležitá pro nás kolega Marian Jurečka tady hovořil například o těch vdoveckých důchodech. Jsou to často velmi dramatické a tragické sociální situace. Tam můžeme pomoci. A nebude to ruinovat státní rozpočet. Můžu ubezpečit i hnutí ANO, sociální demokracii, tam bych tedy očekával stoprocentní pochopení, že skutečně to nejsou věci, které by státní rozpočet zruinovaly. My jsme připraveni k těm, skutečně říkám, razantním ústupkům, jsme připraveni v druhém čtení o nich diskutovat a věřím, že nejenom s hnutím ANO, ale se sociální demokracií a dalšími stranami zde v Poslanecké sněmovně se shodneme. My určitě jsme připraveni navrhnout prodlouženou dobu projednávání, tak aby byl čas na diskusi ve výborech, a věřím, že tomu cíli, tedy pomoci rodinám a ve finále pomoci udržitelnosti průběžného financování, chceme napomoci všichni.